Další paní navrhovatelka. Prosím. Už nechci protahovat debatu, mám přesné informace od právních zástupců matky, že matka vydala souhlas panu řediteli úřadu, panu Kapitánovi, už před měsícem. Děkuji paní navrhovatelce. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Pokud nikdo takový není, tak končím podrobnou rozpravu. Přivolám naše kolegy z předsálí. Mám tu žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami, a poprosím paní navrhovatelku, aby tak, jak uvedla v podrobné rozpravě, přednášela jednotlivé návrhy. Ptám se, jestli má někdo proti proceduře, tak jak ji navrhla paní navrhovatelka, námitku. Není tomu tak. Prosím, paní navrhovatelko. Poslanecká sněmovna

O tomto usnesení o těchto dvou bodech zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím paní navrhovatelku. Poslanecká sněmovna žádá vládu, b) Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích, který ukládá smluvním stranám informovat příslušné konzulární úřady o případech týkajících se ustanovení poručníka nebo opatrovníka nezletilých občanů smluvních stran. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 68. Návrh nebyl přijat. Poslanecká sněmovna žádá vládu,

Poprosím kolegy, aby se vrátili na svá místa, a budeme pokračovat.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 69. Ani tento návrh nebyl přijat. Bod římská dvě za třetí. Já se omlouvám. Chápu mimořádnost situace a citlivost zejména kolegů na levici... Poslanecká sněmovna žádá vládu,

Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 70. Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování o tomto doporučení prezidentu republiky. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 71. Návrh nebyl přijat. Poslanecká sněmovna žádá předsedu vlády, aby nejpozději do 31. července 2015 informoval Poslaneckou sněmovnu o opatřeních, která vláda provedla, provádí a nebo hodlá provést podle tohoto usnesení. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 72. Návrh byl přijat. Děkuji vám za spolupráci. Děkuji paní zpravodajce.

Prosím, paní poslankyně.

Myslím si, že by bylo namístě, abychom třeba na deset minut přerušili schůzi a aby nám sem někdo relevantní přišel říci, co se tady vlastně stalo.

Myslím si, že se skutečně v Poslanecké sněmovně něco takového ještě nestalo, a proto bych vás chtěla poprosit, zda by bylo možné přerušit jednání na deset minut, abychom se mohli dozvědět, co se tu stalo. Ještě s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Poprosil bych paní kolegyni, zastupující předsedkyni klubu ODS, o strpení. Dozvíme se, samozřejmě, od příslušných, co se tady stalo. A není to tady poprvé, my tam s tím máme bohaté zkušenosti, co nám všechno padalo na hlavu. Pokud budeme těmto incidentům věnovat nadměrnou pozornost, tak je jenom namnožíme.

Věřím, že tak činím jménem nás všech. A to opatření, které bylo kdysi přijato, že první řada nebude obsazena na galerii a bude tam ochranná služba přítomna, se ukázalo jako správné.